A sem směřuje můj dotaz.

Takže se chci zeptat, zda Ministerstvo zemědělství vnímá tento problém a zda je připraveno těm tisícům hlavně těch malých a středních vlastníků v tomto směru pomoci. To znamená, jestli chystá nějaký dotační titul, jakým způsobem zlepšit stav lesních cest. Protože pokud chceme obnovit lesní pozemky, tak je potřeba, aby se k nim vlastníci také dostali. Takže budu rád za písemnou odpověď na svůj dotaz. Děkuji.

Děkuji za slovo.

Pane ministře, dobrý den. Věřím, že si všichni uvědomujeme, že očkování proti covidu je důležité jak pro návrat do normálnějšího stavu, tak zároveň jde o velmi citlivou věc z pohledu potřebné důvěry veřejnosti.

A stejně tak se může stát, že třeba jedno virální video může naopak silně poškodit jméno jedné z nich.

Nebo budou i regiony, které budou mít díky rozdílným vakcínám rozdílnou proočkovanost.

Pane předsedající, dámy a pánové. Pane poslanče, děkuji. Já to vnímám velmi podobně. Je to samozřejmě nesmírně citlivé téma. A já jenom zopakuji, že v rámci té první části, která je teď už téměř jistá, víme, že vakcínou Pfizer budeme schopni obsloužit zhruba 13 tisíc pacientů denně. Jakmile budou potom i ostatní vakcíny, tak to bude přes 50 tisíc pacientů denně. Nicméně nejsme schopni a to ne že my jako Česká republika, ale obecně celá Evropská unie a troufnu si říct, že celý svět ovlivnit dodávky vakcín minimálně v prvním roce. A ten rok je samozřejmě kritický, zejména jeho první polovina. Takže to samo o sobě, aniž bychom to my nebo kdokoli jiný chtěl omezovat, povede k tomu, že nebude možné vyhovět všem těm přáním. Není to zlá vůle, není to snaha omezit zákonná práva lidí, ale je to dáno tím, že tyto vakcíny opravdu nebudou k dispozici všechny pro všechny.

Kdyby teoreticky všichni chtěli vakcíny Pfizer, tak se na ně nedostane. A bude to tak i ve všech ostatních zemích. To není problém České republiky. Právo toho člověka je, a tomu bude samozřejmě stoprocentně vyhověno, dostat veškeré informace o té vakcíně.

Zatím ale výrobce neumí v žádné zemi zajistit, aby se nestalo, že ten člověk opravdu třeba nebude mít možnost si vybrat přesně tu vakcínu, kterou chce.

A samozřejmě v budoucnu toto pomine, ale my se teď bavíme o první polovině roku. A souhlasím s vámi, že je to potřeba komunikovat velmi citlivě. Děkuji vám. Pan poslanec má zájem položit doplňující dotaz. Prosím, máte slovo.

Děkuji. Určitě není problém, aby tato informace byla zavzata.